Dále pan poslanec Černoch navrhuje nový bod, který by byl zařazen na pátek jako první, a název bodu by zněl Informace ministra vnitra o jednání Rady ministrů o trvalém relokačním mechanismu.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 5.

Správný návrh je Návrh na ustavení Stálé komise pro kontrolu FAÚ. Tak je to konzultováno s legislativou, takže s vaším dovolením o tomto novém bodu bych nechal hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 6. Tento návrh byl přijat. Pan předseda Sklenák pevně zařadit bod 70, a to na zítra po bodu 73.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 8. Návrh byl přijat.

První hlasování je o zařazení tohoto bodu na dnešek jako první bod. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování má číslo 9. Tento návrh nebyl přijat. Dalším alternativním termínem je čtvrtek v 11 hodin. Kdo je proti? Hlasování má číslo 10. Tento návrh nebyl přijat.

Prosím o novou registraci. Budeme tedy znovu hlasovat, a to o zařazení tohoto bodu pevně na pátek 9. hodinu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Hlasování má číslo 12. Tento návrh nebyl přijat. Teď hned? Máme ještě body k hlasování. Zeptám se ještě takto: Poté co dohlasujeme jednotlivé pozměňovací návrhy, budeme hlasovat o pořadu schůze jako celku.

Týká se bodu 5, rozpočtové určení daní, tisk 416, a to buď dnes jako první bod nebo dnes po pevně zařazených bodech nebo zítra jako první bod. Takže v prvním hlasování budeme rozhodovat o pevném zařazení na dnešek jako první bod.

Hlasování má číslo 13. Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 14. Tento návrh nebyl přijat, ale předpokládám, že proběhne kontrola hlasování.

Krásný dobrý den.

V tom případě o vaší námitce rozhodneme hlasováním, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Velebného. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 15.

Tím pádem námitka byla přijata a budeme opakovat hlasování. Prosím s přednostním právem. Děkuji, pane předsedo. Vaším prostřednictvím chci jen vlídně oslovit kolegy ze sociální demokracie: Vaše hlasování je samozřejmě vaší suverénní volbou. Je otázkou, zda se chcete nechat vydírat, nebo nechcete.

Pouze otázku, kolegyně a kolegové: Kdo tady vydírá? Budeme tedy opakovat hlasování.

Počkám, až se počet ustálí...

Hlasování má číslo 16. Tento návrh byl přijat.